Je velmi důležité považovat soubor těchto zákonů za kompaktní celek, který je třeba projednat, analyzovat a vyhodnotit jeho dopady v souvislostech.